Takže nejdříve odhlasujeme pana zpravodaje.

Ale omlouvám se, protože vidím, že jsem nestačil vás všechny odhlásit. Nejdříve vás odhlásím a požádám vás o novou registraci a zagonguji, aby se kolegové vrátili do sálu, abychom rozhodovali řádně. Všechny jsem vás odhlásil, požádám vás o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přihlášených... zahájím hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro, aby pan kolega Kasal byl zpravodajem pro tento tisk. Děkuji. Kdo je proti?

Pan kolega Kasal bude zpravodajem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.